Těch cest je povícero, my především chceme směřovat k redefinici koncesionářského poplatku.

Takže i to by se mělo nějakým způsobem zohlednit v té platné legislativě. Velmi důležitým legislativním počinem, který chystáme, je velká novela audiovizuálního zákona.

Úplnou novinkou je zákon o veřejné kulturní instituci.

Tolik tedy, kolegyně a kolegové, k těm hlavní oblastem mého působení. Měl jsem původně připravené ještě další části, které se věnují oblasti památek i dalším, tak je už teď zmíním pouze výčtově.

Věnovali jsme se připomínání minulosti.

Děkuji.

A nyní přejdeme k faktickým poznámkám. Jako první dostane slovo paní poslankyně Pokorná Jermanová. Paní poslankyně, prosím.

A o tom, jestli dobrý, nebo špatný, to si udělá každý závěr sám. Za mě to s tou kvalitou úplně tak dobré není.

Velmi dlouho vám trvalo, než jste zavedli kompenzace. Takže vy jste přišli a covid už pomalu končil. A ono to tady zaznívá celou dobu, tak jenom si to trošku ujasněme, dejme si to do kontextu. Co se týče rozpočtu.

To, co já považuju za velmi zásadní, je to, že se nestaráte o to hlavní, co v kultuře je, a to jsou pracovníci v kultuře. Deset procent navýšení, a to sám víte, při výši jejich platů je v podstatě nic.